Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bohužel musím pana předsedu Výborného zklamat. My bychom se jako sociální demokracie určitě shodli na tom, že chceme podporovat rodiny s dětmi, také to děláme. Určitě chceme ocenit ženy, které vychovaly děti, a na spoustě dalšího, co zde zaznělo.

A poprosím, jestli bych mohl dohovořit...

A ještě chviličku posečkejte, oni se kolegové a kolegyně uklidní. A bohužel musím konstatovat, že to, co je zde předloženo jako tisk, který právě projednáváme, je legislativě neuvěřitelně odfláknuté. Je to tak, nezlobte se na mě, kolegyně a kolegové.

Tady je přece rovnost pohlaví a nemůžu v zákoně rozlišovat ženu a muže. A tak jak řekla paní zpravodajka, já jsem přesvědčen, že kdyby se tento tisk schválil a dostal se k Ústavnímu soudu, tak prostě nemůže obstát. Takže z tohoto důvodu, z důvodu legislativního provedení, se připojuji k paní zpravodajce a rovněž navrhuji návrh na zamítnutí.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny. Vážené dámy a pánové, dovolte mi opravdu několik krátkých, podle mého názoru objektivních poznámek. Já se nechci vyjadřovat ke kvalitě předloženého návrhu, to v žádném případě, ale jako členovi důchodové komise mi dovolte několik postřehů.

A hlavně všude jinde po světě to rozdělili. To znamená, oni dali dohromady tým odborníků v počtu osmi, devíti, deseti členů, kteří se sešli a těm politikům zhodnotili současný stav a předložili variantní řešení, ať už prostě levicové, středové, nebo pravicové. A pak ti politici, většinou zastoupeni všemi politickými stranami, rozhodli, k jaké variantě se přikloní. Z toho důvodu jsem přesvědčen, že řešit parametry důchodového systému v České republice bez elementární dohody většiny nebo relevantních politických stran není úplně dobré.

A já se obávám, že ani do konce tohoto volebního období neprojdou koaliční radou, neprojdou touto vládou a nebudou dotaženy do paragrafového znění.

A přestože si myslím, že opravdu velké věci v rámci důchodů by měly být na základě shody většiny politických subjektů, tak si myslím, že není vhodné, aby tento návrh byl zamítnut v prvním čtení. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající.